Ale stejně jako vy neakceptujete naše konkrétní desítky řešení, návrhů, které přinášíme po mnoho měsíců, které se snažíme prosazovat ať už jako samostatné zákony, ať už jako pozměňovací návrhy, ať už jako usnesení přímo tady ve Sněmovně, tak my nemůžeme akceptovat to, že se jenom smějete do očí nám všem a s tímhle vším nepracujete.

Děkuji za pozornost.

Vážené dámy a pánové, dnes tady vláda, letos potřetí při druhé vlně covidu, žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších třicet dnů.

To ale vláda neudělala, přestože přijetí novely by ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze trvalo pouhý jeden den.

Pan premiér Babiš ale jako důvod uvádí vysoký počet zemřelých.

Ale to, co mediálním expertům uniklo, je fakt, že sice roste počet úmrtí, ale je jasné, že umírají daleko více oproti jiným rokům lidé, kteří covid neměli. Co to znamená?

Zemřelých navíc, které se nepodařilo přiřadit ke covidu, si je vědom i pan ministr zdravotnictví Blatný, který říká, cituji, že tito lidé zemřeli na něco, co je tu navíc oproti předcházejícím letům, ale není to covid. Proto je potřeba co nejrychleji obnovit standardní zdravotní péči. Tady bych dokonce zřejmě spolu se zdravotníky s panem ministrem polemizoval, jelikož to, co zhoršovalo zdraví, co zničilo imunitu, to skutečně byl a je několikaměsíční stres a omezení zdravých i nemocných a jejich péče a bylo by fajn, kdyby si to uvědomili všichni, jak ministři, tak i média, která v šíření stresu vedou první ligu.

Jenže bez falšování faktů by tu neměli tu ohromnou paniku, která přináší například mnohým tolik dobra ve formě milionových zakázek bez výběrových řízení.

Fakta o tom, že bylo namístě varování, abychom kvůli korona šílenství nedělali více škod než samotný vir. Nikdy jsem situaci nebagatelizoval a nebudu to dělat ani nyní.

Měli bychom si nalít čistého vína a říci, že čím dříve se vrátíme do normálu, tím bude pro všechny lépe. To, že tu bude normální stav, přece nijak neznamená, že se ohrožení lidé nebudou chránit. Říkám a opakuji chraňme ohrožené skupiny obyvatel a ostatní nechme žít a pracovat.

Řekl bych, že tohle je skutečně šíření poplašných zpráv. Návrat dětí do škol zcela viditelně nemocnost nezvýšil, ale to, že v těch školách měsíce nebyly, je naopak zcela viditelně a měřitelně poškodilo, stejně jako zavření poškodilo i rodiče. Zavírání malých českých obchodů pochopitelně také fakticky nikomu neprospělo, když zároveň vládou vyvolené nadnárodní supermarkety anebo hobbymarkety pouze praskaly ve švech, aniž by kdokoli řešil, že se tam mačkaly stovky lidí.

Přitom teď před Vánocemi jsou důležité tržby. Na závěr bych okomentoval vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů.

Takto koncipovaný vládní návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, na úvod jasně řeknu to základní sdělení. Občanská demokratická strana nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Konstatuji, že je to poprvé. Poprvé, co nepodpoříme prodloužení.